Já děkuji za slovo.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme sami proti sobě, když se nedokážeme uklidnit. Stále to není tak, jak bych si to představoval.

Děkuji za slovo. Já bych navázala na slova paní ministryně financí, která tady už bohužel není. Paní ministryně financí zhruba o půl jedné dnes odpoledne řekla: Pomohlo se těm nejzranitelnějším.

Předpokládáme, že zkrátka u této skupiny osob se krize naplno projeví teprve v příštích měsících.

Za necelých 7 tisíc a necelých 8 tisíc se žije velice, velice těžko, takže to jsou také lidé, kteří si musí různě přivydělávat.

protože jsou plně invalidní, můžou být takzvaně bez výplaty.

Takže padesátikoruna až 3 tisíce, to je ta pomoc, na kterou jsou odkazováni lidé, kteří pracovali na dohodu a platili pojistné.

Já dám příklad.